Hezký podvečer, milé kolegyně, kolegové, pane ministře, vážený pane předsedající. My budeme, předpokládám, tuto novelu projednávat v dalších čteních na výborech. Já bych si jenom dovolila upozornit na jednu věc.

Já jsem tuto předlohu konzultovala s řadou lidí, kterých se bude dotýkat, s podnikateli, ale i s odborníky, a skutečně oni považují tento návrh za nadbytečný, neboť prostě bohužel zvyšuje další byrokratickou zátěž podnikatelů v lesním hospodářství.

Budu na to upozorňovat při všech dalších projednáváních.

Dobrý podvečer.

Prosím, máte slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych přesto chtěl vyslovit podporu tomu, co tady padlo z úst pana ministra a z úst pana zpravodaje, že skutečně dojde ke snížení počtu kontrol, snížení administrativní zátěže na krajských úřadech si myslím, že je velice správné, a že dojde ke zprůhlednění a k zjednodušení kontrolní činnosti, což si myslím, že je věc taky velice důležitá. I věc, která se týká zcizování dřeva a uvádění na trh, je záležitost, která je špatná, která by se měla řešit.

Děkuji. Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného, ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Není. Nemám tady žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím. Takže konstatuji, že tento materiál nebyl přikázán dalším výborům.